Veřejná zakázka na uzavření rámcové dohody na dodávky sad kulometů Minimi byla zadávána formou jednacího řízení s uveřejněním. Tato forma zadávacího řízení umožňuje širokou účast dodavatelů, tedy i výrobce předmětné zbraně, pokud by měl o účast v soutěži zájem. Jedná se tedy o zcela transparentní způsob zadání. Ostatně takto to potvrzoval i můj předchůdce, pan bývalý ministr obrany Metnar. Kvalifikační požadavky předmětného zadávacího řízení splnili tři uchazeči. Nabídku následně podal jediný uchazeč.

Účelem dodatku bylo zajistit a doplnit pořizovaný vojenský materiál ve prospěch rezortu MO, a to za účelem zabezpečení obranyschopnosti České republiky. Navýšení finančního limitu dává ministerstvu možnost objednat více kulometů za stejné ceny, jaké byly sjednány v rámcové dohodě.

Uvedené smlouvy byly navíc podrobeny kontrole NKÚ, který neshledal ve vztahu k předchozí sjednané ceně kulometů žádné pochybení.

Tedy tvrzení, že pořizujeme kulomet pětkrát dražší, už není snad ani zavádějící, ale je to vyslovená lež. Děkuji paní ministryni. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Proto jsem to tady uváděl, ten začátek, a i jsem vysvětloval, že ten nákup byl vysvětlen za pana ministra Metnara. To všechno, co jste vyjmenovala, bylo příslušenstvím včetně té velmi drahé optiky ze Spojených států už při prvním nákupu, takže ten můj dotaz byl, proč jste tedy jako ministerstvo neodpověděli novinářům, proč dochází k těmto spekulacím. Stačilo říct, že prostě v rámci zvýšené částky přijde více stejně vybavených kulometů a že to je vlastně všechno výborné.

Ale tímhletím způsobem, když je to s velkými otazníky a nedokážete odpovídat novinářům na dotazy, nezlobte se, musím se zeptat já v rámci interpelace. Děkuji, pane poslanče. Pane poslanče, od toho ty interpelace jsou, abyste se ptal. Tady bych asi si dovolila jenom podotknout, že pokud se toto píše na nějakých serverech, kde ani není uveden autor, je tam článek dvojtečka: redakce, tak to asi nebudí nějakou velkou důvěru v nikom na rezortu Ministerstva obrany a spíš to bereme jako součást nějakého konkurenčního boje. Novinářům, kteří se na to ptali, jsme odpovídali, myslím si, že opakovaně.

Děkuji, paní ministryně.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, jsem ráda, že jste tady. Moje interpelace se týká, jak bylo řečeno, finančních problémů samoživitelek a samoživitelů a také rodin, kde je jeden z rodičů na rodičovské dovolené.

Takových rodičů se v poslední době na mě obrací velké množství a popis jejich situace je hodně podobný. Jsou vyčerpaní, nemohou vyjít s penězi, často se pohybují pod hranicí chudoby, disponují pouze jedním příjmem, nemají nikoho, kdo by jim pomohl s výdaji, domácností nebo péčí o děti. Často jim nezbývají peníze na kroužky nebo třídní výlety, což způsobuje, že jejich děti jsou kvůli tomu vyčleňovány z kolektivu. Kvůli péči o dítě se jim nedaří najít dobře placenou práci, neboť ty jsou většinou časové náročné, a nemohou svoji finanční situaci řešit ani tím, že budou mít dvě zaměstnání. Nemají žádnou finanční rezervu většinou, jakékoliv neočekávané výdaje nebo výpadky v příjmech pro ně mají fatální důsledky. Necítí efektivní pomoc od státu a velmi často se musí spolehnout na podporu nadací nebo charitativních organizací. Takže jsem se chtěla zeptat, jakou pomoc pro tuto cílovou skupinu teď MPSV plánuje, zda uvažujete o valorizaci rodičovského příspěvku nebo nějakém navýšení rodičovského příspěvku a zda se touto problematikou zabýváte teď vlastně v novelizaci koncepce rodinné politiky. Děkuji, paní poslankyně, a nyní má slovo pan ministr Marian Jurečka. prosím, pane ministře, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, vážená paní poslankyně, děkuji za tuto interpelaci, protože musím říct, že situace rodičů v rodinách, kde je vícero dětí, a především potom situace samoživitelek/samoživitelů je, pokud se na to podíváme optikou ekonomiky v přepočtu příjmů na hlavu v dané domácnosti, výrazně složitější, než je situace například u seniorů.